Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já tomu vystoupení pana Stanjury vůbec nerozumím. Teď je návrh v pátek, že to budeme projednávat. Žádná koalice není. Na jedné straně opozice tvrdí, že to nemáme projednávat, protože jsme v demisi. My jsme připraveni to projednat, tak si rozmyslete, co vlastně chcete. Platí to, co rozhodla vláda. Nevím, co ještě máme vyjednávat. Myslím, že my jsme si s komunisty vysvětlili ten názor.

S přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, jen stručnou reakci na pana premiéra.

Jenom bych rád opravil pana premiéra, který nám tady s milým úsměvem řekl, že žádná koalice není.

Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit k pořadu schůze. S přednostním právem pan předseda Faltýnek. Dobrý den, děkuji, pane předsedo. Jenom kratičká reakce na heslo: vláda bez důvěry nemůže, nebo by neměla řešit mise.

Pouze konstatuji fakta.

My jsme ten názor nezměnili. Vláda nemá důvěru. Nemá takový materiál podle našeho názoru předkládat.

Já to respektuji. Jenom říkám, že těch 101 hlasů nemáte, nejednáte a tváříte se, říkáte co bych měl ještě udělat? Už to bude skoro pět měsíců, co jste nezískal důvěru v Poslanecké sněmovně, vy a vaše vláda.

O tom tak nějak cudně mlčíte a pořád na něco čekáte. Pak jezdíte do krajů, abyste zjistili, že ve vodní nádrži je voda a podobné objevné skutečnosti. Já to nechci snižovat. Nebo to jen tak hodíte, tak vážnou věc, týkající se zahraniční a bezpečnostní politiky, umyjete si ruce a řeknete: my jsme byli pro, podívejte se na ty ostatní? Proč jste nepřesvědčil své koaliční partnery, ať už přiznané, nebo nepřiznané, aby vás podpořili? Kde je základ zahraniční a bezpečnostní politiky ČR? Vaši koaliční partneři, ti nepřiznaní, to tak nevidí. Jste to vy. A pak řeknete: komunisté jsou sice proti, ale to se jedná o formulační nedopatření. Ale určitě se jedná o formulační nepřesnost.

Tak nechápu já vaše vystoupení, pane premiére v demisi. Řeč je o tom, že nekladete dostatečný důraz na plnění našich bezpečnostních závazků. Nesnažíte se seriózně získat většinu pro materiál v dolní komoře Parlamentu ČR.

Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo.

Jemu je to jedno. Nám to prostě jedno být nemůže.

Já věřím, že ta negativní energie se tomu pánovi jednou vrátí.